Děkuji, paní předsedkyně. A já pevně doufám, že neuslyšíme zase ticho jako u těch dvou předcházejících ze strany vládní koalice, a to ticho v tomto případě nejen hnutí STAN, ale celé pětikoalice a nové vlády, když se má vyjádřit k pochybnému financování jedné z vládních stran. Vládní strany, která mimochodem má za předsedu i vicepremiéra a především ministra vnitra.

A navíc, jak jsme se dozvěděli dnes, od společnosti trestně stíhané osoby. Vaše vláda žádá tuto Sněmovnu o důvěru. Ale je namístě tyto pochybnosti absolutně vysvětlit.

Jde samozřejmě o to, kam jejich vlastnická síť vede, o celou tu strukturu.

Já se tedy ptám: To jsou tedy podle vás ty české firmy? Je navíc velmi podivné a zvláštní, že vaše hnutí sponzoruje ztrátová společnost. To samozřejmě nejsou jediné případy. Během několika málo týdnů po volbách přišlo na účet hnutí STAN, po volbách, přišly na účet hnutí STAN v podobných částkách a často od společností s podobnou vlastnickou strukturou více než 3 miliony korun.

Od koho jsou skutečné dary? Chtělo by se říct, že až komicky pak působí některé body z programového prohlášení nové vlády. Cituji z programového prohlášení:

A tím bohužel nekončíme. Těch podivných plateb je mnohem více.

Já myslím, že není třeba.

A o té jsme se dnes dozvěděli také spoustu zajímavého. Společnost REMA Systém je ze zákona nezisková firma a jako taková není oprávněna finance použít na sponzoring politických stran. Zákon jí totiž taxativně ukládá, jakým způsobem smí výnosy použít. V tom výčtu ale určitě nenajdeme financování politických stran.

A já se tedy ptám: I tento dar prošel vaší kontrolou? A také to shledáváte bezproblémové? Možná jsem příliš upjatá, ale skutečně vám to nepřijde zvláštní?

Dovolím si připomenutí pár novinových titulků z poslední doby.

Podivné dary na účtu STAN. Straně chodí statisícové částky od kyperských firem Mladá fronta DNES 15. prosince.

A konečně dnes ráno: STAN sponzorují firmy stíhaného muže. Zatím peníze nevrátíme, říká ministr Rakušan Seznam Zprávy. Opravdu nevnímáte tu souvislost? Fakt si to nezaslouží odpovědi? Místopředseda hnutí STAN namísto mnohokrát slíbeného vysvětlení radši složil svou kandidaturu na ministra průmyslu a obchodu. Ale všechny pochybnosti zůstaly.